V případě, že se jedná o koupi zboží mezi českou osobou a jejím zahraničním partnerem, který má místo podnikání ve smluvním státě úmluvy, je zřejmé, že se na kupní smlouvu použije úmluva.

Odvolání výhrady a prohlášení je tak v podstatě technický krok, který je také v souladu s trvalou snahou ČR směřující k odstraňování překážek a sbližování právních úprav v oblasti mezinárodního obchodu, který vede k poklesu transakčních nákladů pro podnikatele a zjednodušení právního prostředí. Odvolání výhrady s sebou neponese žádné dodatečné výdaje či náklady. Děkuji za pozornost.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 201.